Vládní koalice by si měla uvědomit, a zvláště páni ministři, že po posledních volbách, zvláště po posledních volbách, horní komora není automaticky vykonavatelem vůle vládní koalice.

Prosím, pokračujte.

To dokumentuje, že tento zákon je skutečně špatný.